Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Tento návrh byl přijat.

I tento návrh byl přijat. Mám za to, že to jsou všechny navržené body ze strany pana poslance Kubíčka.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Návrh přijat nebyl. Paní poslankyně Hnyková si přeje zařadit nový bod s názvem Krizová situace v sociálních službách v důsledku nedostatku personálu a špatného platového ohodnocení, a to ve třech modifikacích.

Kdo je proti?

Nejsou námitky.

Kolegyně, kolegové, prosím o klid.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat. Ptám se, kdo je pro.

Návrh přijat nebyl.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.